254. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře Slovo má pan předseda volební komise. V Radě České tiskové kanceláře zahajujeme novou volbu, podruhé. V té jarní dvoukolové volbě Sněmovna nebyla úspěšná a nikdo nebyl zvolen. Volební komise vyhlásila novou lhůtu do 10. září 2019 a tohoto data také přijala usnesení 135, v kterém přijala vaše návrhy. Neobsazena jsou tedy dvě místa, vybírat budeme ze tří kandidátů. Případně zvoleným členům započne pětileté funkční období dnem volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. O tomto musíme rozhodnout hlasováním, ale nejdříve prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy. Ano, otevírám rozpravu. Máme zde přihlášku do rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Chtěl bych vás požádat tímto o její podporu.

Děkuji za pozornost. Pan předseda Fiala s přednostním právem v rozpravě. Děkuji za slovo.

Některé poslanecké kluby toho využily, některé ne, takže to už bylo na rozhodnutí vás, poslanců a poslaneckých klubů.

Faktická poznámka. A také faktická poznámka. Prosím s faktickou poznámkou. Děkuji, jen krátce.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane přesedající. Nebudu vystupovat k volbám, k tomuto bodu, pokud samozřejmě mi to prominete. Nicméně já chci se vrátit zpátky k hlasování číslo 193.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo volební komise, máte slovo. Děkuji. Zůstáváme u volebních bodů.

Nyní budeme hlasovat o tajném hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já přerušuji projednávání tohoto bodu.